Za čtvrté. Je třeba říct, že dnes je evidentní snaha využít této kauzy ke krokům, které se snaží popřít výsledek voleb. Úniky informací, horečná aktivita politických aktivistů, organizačně informační zpravodajství České televize, to vše zapadá do mozaiky organizace Majdan. Na konci této nitky jsou globalistické elity z Bruselu.

Hnutí SPD dělá a bude dělat politiku bránící zájmy této země. Chceme ji svobodnou a demokratickou. O vládě musí rozhodovat volič ve volbách a výsledek voleb ctíme. Ctíme Ústavu této země a dnes nejde o nic menšího než právě o tyto hodnoty.

Já jenom volně cituji: Doba, kdy jsme se děsili toho, co nám pošle Evropská komise, je dávno pryč. Na druhé straně, nechme věcně pracovat naše orgány v tomhle případě tedy především Ministerstvo financí , a potom podle toho konejme. Také samozřejmě podle hesla padni komu padni. Děkuji vám za pozornost. Dále vystoupí pan předseda Výborný, připraví se pan předseda Michálek. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, milé kolegyně, vážení kolegové, musím říct, že dnešní čas by tato Sněmovna určitě dokázala využít lépe, než se věnovat problémům, osobním problémům, byznysovým problémům předsedy této vlády. A já to chci říct naprosto klidně a racionálně.